Ony ty pražské stavební předpisy omezují i takové legrační věci jako například žumpy. Když stavíte vesnici, tak to prostě funguje trošku jinak. Ty pražské stavební předpisy nám říkají, jak mají vypadat veřejná prostranství, včetně například osvětlení, křížení a přechodů. Tady se dotýkáme bezpečnosti. Prostě dobře osvětlené přechody jsou zcela jednoznačně důležité pro bezpečnost.

I když samozřejmě chápu, že když na vesnici překračujete polní cestu, tak nechcete řešit regulatoriku osvětlení.

To je způsobeno tím, že pod těmi chodníky jsou inženýrské sítě.

Nicméně Praha v pražských stavebních předpisech navrhuje, aby byly koridory pro inženýrské sítě a aby byly jiné koridory pro zeleň.

A to nejsou všechny nároky na kvalitu veřejných prostranství a uspořádání umístění.

Na druhou stranu si myslím, že i současný zákon je špatně v tom, že ty předpisy umožňuje jenom Praze.

Nechme složitou regulatoriku složitým případům, jako je velké kompaktní město, a nezatěžujme malé obce složitou regulatorikou. Nebo naopak bez regulatoriky se vracíme někam do devadesátých let.

Vážené ministerstvo,

Proč se upozaďuje postavení samospráv? Proč se vypouštějí městské stavební předpisy? Mají být všechny obce řízeny zcela stejnými regulacemi?

To znamená, má jedno centrum.

Děkuji. Je zde několik faktických poznámek.

Tak já mám faktickou poznámku ke svému předřečníkovi, a to k několika věcem.

Asi tady pan poslanec ráno nebyl, když jsem už jednou vystupovala na toto téma a říkala jsem, že paní poslankyně a ministryně klidně může být nemocná i dva měsíce, možná i víc, ač jí to opravdu nepřeju, a my si nemůžeme dovolit čekat na to, až se uzdraví.